Nejedná se o žádnou velkou změnu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. Jenom pro záznam konstatuji, že v tuto chvíli je stále ještě otevřena obecná rozprava. Je do ní přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar. Nicméně v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny musím nyní přerušit projednávání tohoto bodu. Měli bychom se věnovat napevno zařazeným bodům. Ale s přednostním právem chce vystoupit pan předseda Chvojka.

Pokud se máme podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny zabývat bodem č. 209, potřebujeme v tuto chvíli zástupce navrhovatele. Prosím, pane předsedo.